Děkuji.

a má vlastně své místo, má své stanovy a také má svou náplň. A nic proti tomu samozřejmě.

Toť všechno. Snažím se být korektní. Věřím tedy, nebo chci věřit, že tomu tak bylo. Děkuji. Tak děkuji. Doufám, že mě dobře poslouchali, že jsem říkala, že nejezdí vláda do regionů.

Sedli jsme si k problémům Karlovarského kraje.

Sešli jsme se a pak jednotliví ministři jeli s těmi jednotlivými náměstky a radními.

Proto tady vyzývám vládu, která je ve vládě už přes rok a jako vláda nebyla ani v jednom regionu. Takže jsem hovořila pravdu. Děkuju. Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kuchař.

Já bych jenom rád uvedl na pravou míru, co bylo tady teď momentálně řečeno paní kolegyní.

Druhá věc je není pravdou, že u nás nebyl žádný ministr. Byl tam dvakrát ministr školství. Za prvé nejdřív pan Gazdík, za druhé potom pan Balaš a byl tam samozřejmě, a u toho jste byla vy taky, byl tam i pan ministr zdravotnictví Válek. Takže nemluvte tímto způsobem, protože ten Karlovarský kraj opravdu není zapomenut. A já chápu, že chcete mít nějaké zásluhy tady na té Sněmovně, ale prosím, mluvte aspoň pravdu. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Buďte tak laskav a přineste mi datum podpisu memoranda. A bylo to velmi, těžké docílit toho, aby BMW do Karlovarského kraje přišla.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Moc děkuji.

A skutečně osobně mě netrápí, že nenajel celý jeden autobus v plné sestavě, ale velmi mě těší to, že zástupci této vlády se zajímají o území Pardubického kraje, a věřím, že i dalších částí této republiky. A to buďme rádi, že funguje.

Děkuji. Já si tedy nechci vyřizovat účty ohledně Karlovarského kraje, myslím, že to je nedůstojné. Nepatří to sem. Jsme tady ze všech krajů, každý máme nějaké problémy. Ale pokud tady někdo lže, tak to je prostě, že se ten člověk musí ohradit. Prostřednictvím paní předsedající.

A to, co jste tady fakt řekl, je obrovská podpásovka.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně se krátce vyjádřit k působení vlády Petra Fialy hlavně s důrazem na oblast sociální politiky, které se věnuji, a odůvodnit, proč tato vláda nemůže mít mou důvěru. Právě z pohledu sociální politiky je rok působení současné vlády naprostou tragédií. Vláda ihned po svém nástupu odmítla zvýšit mzdy pracovníkům úřadů práce a sociálním pracovníkům, kterým v průběhu posledních let enormně narostla pracovní agenda a objem práce.